A odkud? Z kapes těch nejchudších. Jde o neuvěřitelný cynismus financovat, jak píše pan Faltýnek, politické strany z peněz těch nejchudších a přes exekuce.

Je to důležité, protože v pražském dopravním podniku je obří potenciál na vznik exekuce, jen u nepozorných lidí možná největší v naší zemi.

Za odporem proti principu teritoriality tuším obchodní vztahy na stávající velké hráče exekutorského byznysu.

Chudým brát a bohatým dávat, to je bohužel politika, která se skrývá za současnými exekucemi.

Jestliže zásadním způsobem neomezíme rozkvět exekučního byznysu alespoň stanovením teritoriality, zaplatíme to stejně my všichni časem z našich daní, tedy ti, co v České republice daně platí. A to není případ těch, které v poznámkách pana Faltýnka jsou označené, kde je jeden vlastník já.

Děkuji, pane místopředsedo.

Nebudu hovořit o žádných poznámkách žádného politika.

A to je to, o čem hovořil i pan poslanec Nacher a řada mých předřečníků.

Myslím si, že sloučit tyto dva póly je občas nad lidské síly a my se tady o to pokoušíme.

To znamená, abychom je mohli uplatňovat, ty nové instituty zastavování a milosrdenství nebo odpuštění a umožnění nového startu do života, co nejdříve.